Tak já nevím, jak bude MMR řízeno a jak bude odpovídat na řadu otázek a nejasností ve věci stavebního práva. Musím říct za sebe osobně: ten důvod k vyslovení proti návrhu, tedy k nedůvěře, je další, je politický a ideový. Mně ta celková sestava vašeho vládního prohlášení trochu připomíná dění, které si pamatuji rok, rok a půl ze svého rodného kraje, z Pardubického kraje.

Přišli jsme s vlastními progresivními návrhy.

Autobusová doprava je v rozvalu, kraj bude doplácet za loňský rok skoro 500 milionů korun za tuhle službu, za špatnou organizaci.

Dodnes neutratil ani jednu korunu. Amatérské investice v krajském zdravotnictví, doktoři a sestřičky stojí na dešti a čekají, až dostanou stravu, oběd, protože kraj do dneška v krajské nemocnici nezajistil kvalitní stravovací provoz. To je realita Pardubického kraje tady v té koalici, která také jediné, co měla společné být proti hnutí ANO.

Tak to jsou dva příklady srovnání krajského města Pardubice a Pardubického kraje. To říkám jasně a nahlas. Zatím tady byla zmíněna jen párkrát, a to byla demonstrace před Úřadem vlády. Demonstrace proti nové vládě, demonstrace zemědělců.

Mariane, nebo pane ministře, vy teď tedy jste ministrem sociálních věcí, ale internet je neúprosný.

Další zalesnění podpoří stamilionové dotace, máme nejlepší krajinu a podíl lesů ještě poroste, řekl v srpnu 2016 ministr zemědělství Marian Jurečka. A realita?

Také to jsou vaše sliby, veřejná prohlášení ve srovnání s realitou. Tak, ale teď ten můstek k dopravě, jak jsem sliboval. Vy jste tam řekl větu, a omlouvám se, ta citace nebude přesná: Chybí nám ještě dálnice v tom souhlasím a nemáme dobrou železniční síť. Já vás nebudu, pane premiére, zkoušet, považujte to prosím za řečnickou otázku, jestli víte, jak máme hustou železniční síť, kolik vlaků denně třeba čeští dopravci vypraví?

A opět se podíváme do programového prohlášení, kde bohužel ty sliby k nějakému zkvalitnění jsem nenašel. V obecné rovině k resortu dopravy v programovém prohlášení cítím, že zkrátka nemá velké ambice. Mohu konstatovat teď se už více obrátím na Martina Kupku, nového pana ministra dopravy, a není to ironické že vláda navazuje na to, co jí bylo připraveno, na přípravu staveb, investic, ať v dálnicích, nebo na železnici, a za to jsme samozřejmě rádi. Je korektní nejen kritizovat za každou cenu, ale být i pozitivní. Jsme rádi, že jste se k tomu svým způsobem přihlásili.